Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 169 pro 73, proti 68. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Třetím návrhem je návrh A3, projednaný výborem pro zdravotnictví.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další pozměňovací návrh je návrh poslankyně Soni Markové pod označením B2. Za zpravodaje doporučuji neschválit. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrhy. Za zpravodaje doporučuji nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Poslední je návrh od pana poslance Klučky jako legislativně technická úprava zákona. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 139 a ptám se, kdo je pro tuto úpravu, pozměňovací návrh pod bodem C. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy.